To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmu.

Vyúčtování daňové slevy, bonusů, proběhne standardně odevzdáním daňového přiznání za rok 2020, kdy následně proběhne případné doplacení daně. Současná novela MOJE daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou.

Podpořme tyto živnostníky. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Já bych také chtěla vyjádřit stanovisko TOP 09 a opravdu velice stručně ocenit tento návrh, který podporujeme, stejně jako podpoříme celou řadu z těch návrhů, které tady představili kolegové z jiných poslaneckých klubů.

Jeden z těch zásadních pro ty, kteří jsou dneska opravdu ve své činnosti naprosto utlumeni, protože musí, protože je to z nařízení vlády, tak nám přijde rozumné rozšířit tu pomoc ještě formou finanční jednorázové pomoci.

Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nemá ani paní ministryně ani pan zpravodaj. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji projednávání tohoto bodu do doby, než budou projednána všechna druhá čtení dnešního programu.

Otevírám k tomuto rozpravu. Hlasujeme tedy o tom, že tento návrh zákona projednáme ve zkráceném jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 22, přihlášeno 99 poslanců, pro 80, proti 1.